Děkuji moc, vážený pane předsedající.

Nicméně ten systém je nastaven do dnešních dnů bohužel tak, že má a zná jednu jedinou zásluhovost, a sice zásluhovost finanční, výše výdělků. Nezná zásluhovost generační solidarity, toho, že tady někdo dá kus svého života do výchovy dětí. Proto budeme chtít navrhovat ve druhém čtení návrh na zvýšení důchodů cíleně, adresně, maminkám, které vychovaly děti, onu pětistovku maminkám měsíčně navíc k důchodu, na které se shodla i odborná důchodová komise pro spravedlivé důchody, je to jeden z jejích závěrů.

Myslím si, že i tato skupina velmi ohrožených seniorů si zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny a podporu.

Děkuji za pozornost. Tak nyní přečtu další omluvy.

Pořad schůze byl schválen.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A hned po vás má zájem vystoupit s přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová. Děkuji, pane předsedající.

Ptá se ho na dálnice: